Vážené kolegyně, vážení kolegové, podpořte prosím usnesení, které navrhuje klub KDUČSL, které zaváže vládu a dá doporučení nové Sněmovně, jak se postarat o zisk pro Českou republiku. A ten opravdu nemusí být jenom zanedbatelný.

Já bych, protože to tady nezaznělo, poprosil ještě o odpověď na dvě otázky. Za prvé, proč bylo nutné podepsat memorandum tak krátce před volbami. To bych chtěl slyšet od pana ministra, příp. od pana premiéra.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel.

Kdo je proti návrhu? Prosím, můžeme počítat.

Požádám pana poslance Radima Fialu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.